Prosím, aby tento návrh uvedl navrhovatel tohoto bodu, pan poslanec Marek Výborný.

Chybou, omylem, k tomu se přiznáváme. Při projednávání tohoto tisku ve výboru pro sociální politiku, který byl určen jako výbor garanční, dne 19. října 2022, nebyly uplatněny žádné pozměňovací návrhy a výbor doporučuje schválení tohoto tisku, a to hlasy všech poslanců všech politických stran zde ve Sněmovně.

Jedná se tedy o vstřícný krok vůči lékařské posudkové službě a já vás prosím o podporu tohoto návrhu, který načtu v přesném znění v podrobné rozpravě. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Hlásí se někdo? Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo, jestli je zájem? Není tomu tak. O slovo se přihlásil pan předseda Výborný. Prosím.